Děkuji.

Myslím si, že navrácení potravinové soběstačnosti do rukou našich pěstitelů, chovatelů, zpracovatelů a výrobců by mělo být pro odpovědnou vládu prioritou číslo jedna. Děkuji.

Pane premiére, máte slovo. Já vám rozumím.

Už jste na tom strávili asi 15 hodin.

Kdysi to tak bylo. Určitě je to spíš otázka na pana ministra Tomana, jakým způsobem to podpoří, ale jsou některé věci, například chov prasat, který... Neumím si představit, že by někdo někde ještě povolil u nás nějaký prasečák.

Jinak vám rozumím, ale samozřejmě dneska jsme v jiné době než hned po revoluci, kdy samozřejmě bylo jednodušší realizovat tyhle věci.

Děkuji.

Pane premiére, obracím se na vás ohledně situace desítek až stovek nesezdaných párů tvořených partnery různé státní příslušnosti, které rozdělilo omezení cestování po začátku koronavirové epidemie a kteří se už několik měsíců nemohou setkat. Byla sice přijata výjimka z cestovních omezení, které ale mohou využít jen nesezdané páry ze zemí bez vízové povinnosti, a navíc ty, které spolu mají dítě.

Ministerstvo zdravotnictví, pokud vím, v této věci nereaguje vůbec.

Děkuji.

V rámci toho stavu nouze jsem řešil vícero takových případů, a pokud vím, tak stávající situace je, že ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví nyní umožňuje příjezd nesezdaného partnera nebo partnerky, a to za občanem nebo občankou České republiky.

Takže pro mě je to nová informace, ale pokud jste nespokojen s odpovědí, tak samozřejmě to určitě budu neprodleně o tom informovat kolegy z vlády. Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Prosím, máte slovo. Děkuji.

Slovo má pan předseda vlády.

Děkuji.

Vážený pane premiére, chci se vás dnes zeptat na to, jak moc jste ochoten a připraven se zasadit o podporu lidských práv ve světě.